Pak ale vypukla koronavirová pandemie a Evropská komise ještě jaksi z důvodu nějaké setrvačnosti několik týdnů, možná měsíc, pořád považovala tu Zelenou dohodu za hlavní téma, hlavní středobod celého světa a nějak tu pandemii nezaznamenala.

Já si myslím, že celá řada věcí svědčí o tom, že je třeba velké míry rozumnosti, ale mám obavu, že tomu tak není.

Já si myslím, že se stalo, a jsem připravený tady některé věci, jednoduché celkem, předložit.

To tady mluvíme o ochraně půdy, to by nás asi všichni ti ochránci půdy vyhnali.

Náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou popisovány různými parametry.